Nyní otevírám rozpravu, do které mám...

Takže to vyřešíme takhle. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jako zpravodaj se budu snažit působit velmi neutrálně, byť samozřejmě svoje názory jako zemědělec s dlouhou profesní kariérou mám, ale budu se snažit být naprosto nestranný.

Tam došlo k technickému omylu při přepisu.